Děkuji. Pan poslanec Birke.

Pan poslanec Birke stahuje svou přihlášku. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo. Není zájem o závěrečné slovo pana poslance Váni. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Nejprve vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Navrhnu postup hlasování. Pokud budete souhlasit, tak bych navrhl postup v pořadí pozměňovacích návrhů tak, jak byly předneseny, od konce. Takže nejprve pan poslanec Hájek, poté pan poslanec Brázdil, poté pan poslanec Chalupa a nakonec původní návrh předkladatelů předložený panem poslancem Váňou. Je proti tomuto postupu, prosím, nějaká námitka? Takže její návrh je zapracován v jeho návrhu. Jestliže proti tomu není námitka, tak budeme hlasovat.

Je to tak? Je to tak. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Hájka. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Současně. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Brázdila. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 33, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců a pan poslanec tu má čtyři... tři kamarády, kteří jsou pro, proti 101. Návrh nebyl přijat.